Tak jsem se snažil uvést paradoxně argumenty ve prospěch původního vládního návrhu a nemít ten černobílý pohled.

Že bychom třeba tyhlety nepodporovali. Do které kategorie patří? Bezesporu odvádí vysoké daně.

Do rozpravy. Takže postupoval zcela správně. Bezesporu platí daně, platí vysokou daň z příjmu právnických osob. Mají zahraničního vlastníka. Fakt nevím, jestli nula, nebo miliardu, nebo pět, nebo deset.

Je to úhel pohledu. Není to jako že všichni jsou špatní nebo všichni jsou dobří. A já jsem optimista, já věřím, že většina těch velkých firem jsou dobří a poctiví plátci daní. A když se jim dařilo, tak nikomu nevadilo, že platí tak velké daně. Ba právě naopak.

To je všechno. Ale říkám, my jsme připraveni podpořit i ten limit, je to lepší, než kdyby nebylo vůbec nic, protože je to podpora a zlepšení cash flow situace našich firem.

No, budu se držet zpětného uplatnění ztráty.

Je to přesně tak.

To má celá řada zemí světa. Ale prosím, ty podmínky jsou jasné.

A ten už tam je. Ten už je vyměřený, ten už prostě je přiznaný na Finanční správě, přílohy jsou na obchodním rejstříku anebo u Finanční správy. Tam není co, jaký prostor prostě pro posun. Ale pak padaly přesně argumenty v odborných kruzích asociací, svazů, komor, lidí, kteří prostě zastupují podnikatele, přesně ty, co tady zazněly od pana předsedy Stanjury. Prostě proč to limitovat? Proč to limitovat?

A my pouze tím, že jí to umožníme udělat teď a nemá co zkamuflovat. Získá peníze, dá je do likvidity firmy a pak zdaní více.

A říkám to otevřeně, ne, bylo to v souladu s návrhem, který nakonec připravilo Ministerstvo financí a předložilo na vládu. Ano, přesně tak to je. Vytvoříme tady jakousi představu. A stejně těch 30 milionů, a já budu dodržovat to, co prostě bylo dohodnuto, těch 30 milionů, které uplatní ty firmy, tak ten zbytek si uplatní pak za rok. Takže to je jediné, čeho dosáhneme.

Ale trvalý dopad. Včetně i toho návrhu pana poslance Votavy.

Není, kdo by to rozděloval.

Takže prostě to je úplně to nejhorší.

Prostě žádná.

Takže nebudu to dále rozebírat.